Situace je prostě komplexní.

A potom velice klíčová, a zase to ukazují tvrdá data, výzkumy, je podpora zapojení druhého rodiče, toho, který nemá dítě v péči, do péče o dítě.

A na tohle je dobré navázat soudní praxí, podpořit principy inspirované Cochemskou praxí, leckde už to u nás funguje.

Podpořit prevenci, aby k neplacení výživného vůbec nedocházelo.

Ale, a to je ta poslední věc, je tady nějaká část, a říkají to lidé, kteří se v tom pohybují, rodičů, kteří mají vyměřené výživné a nemají, z čeho ho platit.

A to je to, čím skončím.

Takovéhle vyhodnocení bych si přála. A to by byla závěrečná otázka na paní ministryni.

Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je náhradní výživné, tak zásadně v předsálí. Máte slovo.

Jestli to bude mít nějaký dopad. A druhá poznámka se týká toho, co jsem tady slyšela i od pana poslance Klause vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

I když jsem tady slyšela, že to je vlastně další sociální dávka, a některé kolegyně a kolegové možná to tak i vnímají, ale ty děti to potřebují, ty přece za to vůbec nemohou, do jaké rodiny se narodily.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Čili to bude jediné.

Toto vy přesně tímto zákonem děláte.

Děkuji moc.

150, děkuji.